A přijato není vůbec nic. Máme rok a dva týdny od té situace a fakticky kromě úpravy... drobných metodických úprav se nezměnilo v legislativě vůbec nic.

Prosím pěkně, pak měřte stejným metrem i vůči svým kolegům.

Já jsem pouze řekl, že mě mrzí a štve zároveň, že v průběhu neděle a pondělí bezprostředně po havárii nebyly odebrány ze všech možných podezřelých vzorky, které by to buďto vyvrátily jednoznačně, nebo potvrdily. Takže nevkládejte do úst členům vyšetřovací komise a já jsem jedním z nich něco, co jsem já nikdy neřekl.